Tady neexistovala žádná cena v čase a místě obvyklá. Neexistovala tady žádná tržní cena v čase a místě obvyklá.

Děkuji.

Do rozpravy se hlásí pan ministr. Prosím, máte slovo. Já rád odpovím. Ten první dotaz.

Situace byla velmi kritická.

Myslím si, že dnes jsme v jiné situaci.

Správa státních hmotných rezerv navyšuje rezervy a myslím si, že v tomto směru je to nejlepší řešení.

A my jsme takto postupovali.

Děkuji.

Hezký večer. Poslouchal jsem pana ministra v několika jeho posledních vystoupeních.

Takže vás vyzývám, abyste to podpořil. A to je málo, jeden hlas je málo, abyste současně svým velkým vlivem jako ministr přesvědčil své kolegyně a kolegy, aby to podpořili taky. Jinak se vašim slovům prostě nedá věřit.

To si myslím, že není úplně běžný systém kontroly. Děkuji. Pan ministr do rozpravy.

Tak to je přesně ono, co řekl pan Stanjura. Myslím, že něco takového řekl: v politickém souboji.

Opozice bude mít každý týden tiskové konference.

Prvního června tohoto roku, tohoto týdne, zahájil Nejvyšší kontrolní úřad na Ministerstvu zdravotnictví komplexní kontrolu celého procesu nákupu se vším všudy, přišel kontrolní tým a začíná pracovat a bude pracovat několik následujících měsíců.